Možná se jednání nedaří, já to prostě nevím.

Tak se připravím.

Zahájení zadávacího řízení.

Nevím, jestli vládě nevadí, že dostává materiály, když je bere na vědomí, vždycky bývají velké diskuse, jestli tím, že něco berete na vědomí, že v tom už jedete nebo nejedete, to jsem zažil mnohokrát na úrovni samospráv. Takže někteří se už báli i brát na vědomí.

Já bych vám tady řekl stručně obsah varianty č. 3 Prodloužení stávající smlouvy o poskytování služeb spojených s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací v České republice.

Se stávajícím dodavatelem při současné modifikaci této smlouvy ve smyslu úpravy, rozsahu a ceny plnění bla, bla, bla. Co mě zaujalo, asi vládě a ministrům nevadí, když pak jsou závěry analýzy a tam vám doporučují, je tady konstatováno, že varianty 3 a 4 jsou velmi rizikové, skoro nejrizikovější, ale o kousek dál je v materiálu, že z tohoto důvodu jsou rizikové všechny posuzované varianty.

Takže to je přesně ukázka toho, jak materiály fungují, jak jsou koncipovány.

Domnívám se, že jsme jako TOP 09 odmítli další účast v řídicím výboru, který nic neřídí a který pouze slouží jako mediální zástěrka pro to, že jste u toho všichni, můžete za to všichni, je to napříč politickým spektrem, není to náš problém.

Když se mě včera jeden novinář zeptal, co jsem doporučoval v minulosti a co bych doporučoval nyní, tak jsem říkal: v minulosti jsem říkal, že je pravděpodobné, že se stihne vypsat to, co vláda, a myslím, že to bylo jedno z prvních a posledních usnesení, které plně podporuji, mělo svoji hlavu a patu a bylo naprosto férové, bylo to usnesení, kterým vláda uložila panu ministru dopravy vypsat technologicky neutrální soutěž na výběr mýtného po 31. 12. 2016, že to platilo. Poměrně záhy už ale bylo jasné, že Ministerstvo dopravy to nestihne.

Tohle se nestalo, protože z hlediska zákona nevím, že by nějaké konkrétní kroky typu, že je hotová dokumentace pro výběrové řízení, že už je oznámen termín zahájení výběrového řízení, nic takového není.